Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 314, přihlášeno je 144 poslanců, pro 39, proti 30. Děkuji. Všechno jsou to návrhy na udělení. Já jsem jenom chtěl pro stenozáznam: u hlasování 297 jsem hlasoval pro, na sjetině mám proti. Nezpochybňuji hlasování. Děkuji. Pokračujte, pane zpravodaji.

Návrh byl zamítnut. Další návrh. Děkuji.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Děkuji.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Děkuji. Jedná se o bývalou předsedkyni Okresního svazu tělesně postižených. Ptám se, kdo je pro?

Další návrh.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Další návrh. Děkuji.

Další návrh. Děkuji.

Toto bylo později staženo.

Další návrh. Děkuji.

Čtyřikrát byl mistrem Československa a jsou tam další sportovní úspěchy.